Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 404 k novele zákona o veřejných dražbách.

Od tohoto data se nesmí platby vyšší než 270 tisíc korun provádět bezhotovostně, což způsobuje problém se zákonem o veřejných dražbách. Jak už zmínil pan předkladatel, zákon o veřejných dražbách říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno.

Jak už zmínil pan předsedající, vláda návrh novely projednala a vyslovila s návrhem zákona souhlas. K předložené novele z pohledu zpravodaje nemám zásadní připomínky a ztotožňuji se s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Já vám děkuji, paní poslankyně a požádám vás, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak, dobře. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.